Děkuji za dodržení času.

Je možná nezvyklé, že koaliční poslanec interpeluje ministra.

Jinými slovy věci, na které jsou lidé nikoliv spotřebitelé, ale lidé velmi, velmi citliví.

Tak pardon.

Děkuji za odpověď. Prosím o dodržování času.

Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, interpeluji vás dnes v otázce postsovětské Mezinárodní investiční banky a Mezinárodní banky hospodářské spolupráce. Ty dodnes slouží zájmům Kremlu a realizují především projekty na ruských zájmových územích, v bývalých republikách Sovětského svazu.

Připomínám, že zaměstnanci banky i jejich rodinní příslušníci mají speciální diplomatickou imunitu, která je činí pro evropské právo prakticky nedotknutelné, a jejich činnost je netransparentní. Banka se také může stát nástrojem k obcházení ruských sankcí.

Já bych vám proto chtěl položit tři otázky.

Děkuji za pozornost. A prosím paní ministryni o odpověď. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A v současné době je jediný mandát vlády, a to je formou usnesení, a to je souhlas s přesunutím této instituce do Budapešti. Navýší se počet evropských zaměstnanců, a zároveň se banka stane atraktivnější pro nové akcionáře. My neřešíme v tuto chvíli, vláda neřešila účast v této bance. V tuto chvíli máme k dispozici pouze doporučení zahraničního výboru. Hospodářský výbor bude danou otázku dále projednávat na konci října.

Ministerstvo financí jako gestor spolupráce s MIB se dané diskuzi nebrání, říkám otevřeně, ale je to potřeba oddělit od procesu ratifikace, který souvisí s přestěhováním tohoto sídla.

Co se týče... Protože ještě tím přesídlením.

Tak já děkuji. Pan poslanec bude mít zájem o doplňující dotaz. Prosím. Děkuji.